Tak já dávám vzkaz těm, kteří vám píšou ty podkladové texty, ať tam dávají relevantní, pravdivé informace, ať se tady neříká něco, co zjevně není pravda.

Nesledujete vládu, která by vydávala rozhodnutí, která v řádu několika dnů ruší na základě žalob občanů správní soud.

Dělal by je kdokoliv, kdo by tam byl, ale některé chyby, které se děly skoro po dvou letech, tak to prostě byly chyby, které se už nedají potom omlouvat.

Taková drobná technická.

To byla jedna rovina.

Ten příběh začal tím, že se řeklo, je potřeba směnit některé pozemky mezi těmito dvěma státními podniky.

Takže já jsem tam jasně řekl: manažerská, organizační pochybení plus tato otázka této směny. To byly dva důvody.